S faktickou poznámkou bude reagovat pan předseda Kováčik.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, zajisté jste si všimli, že dnes se v té dlouhé diskusi žádný z komunistických poslanců ani žádná z komunistických poslankyň nezúčastnili. Považujeme Považujeme totiž za jasné, že vše, co bylo třeba, už bylo řečeno. Respektuji pravicové poslance, že mají nějaký názor na otázky majetku, na otázky vypořádání, na otázky zdanění. Respektuji názor všech. Máte na to právo. Nicméně když se ta diskuse přetáhla do roviny morálních apelů, tak prostě musím reagovat.

Nechci mluvit široce, mám jenom faktickou poznámku.

Já vás žádám, abychom potvrdili rozhodnutí Poslanecké sněmovny, se kterým šla tato materie do Senátu, tak jak to bylo dosud. Děkuji za pozornost. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Také bych si přál, kdyby poslanci jiných frakcí hlásali naše ideje.

Nepodílejte se na komunistickém zločinu číslo 2. Děkuji. Děkuji. Je prosím ještě nějaká přihláška do rozpravy? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova?

Já už jsem mezitím přivolal poslance na hlasování. Pane senátore, máte slovo. Prosím.

Nebudu se opakovat jako v mé úvodní řeči, o čem ten zákon je, o čem není. Já si nemyslím, že zákon dokáže rozdělit společnost. Společnost rozdělili politikové. Tím, jak ten zákon interpretovali.

V rámci této debaty jsem viděl vlastně, že jsme tady všichni zástupci volení lidem a byla nám do rukou svěřena moc. A tu odpovědnost unesou jenom silné osobnosti. A protože, stejně jako tady spousta lidí apelovala na svědomí, tak já apeluji také na vaše svědomí, protože jako zpravodaj vím, že ten zákon není v pořádku, a vím jednu věc, že schvalujeme zákon, u kterého většina z vás předpokládá, že jej zruší Ústavní soud. Takový je názor i Senátu, takový názor proběhl i v debatách. Znovu tady připomenu, že vlastně senátoři za ČSSD včetně předsedy ústavněprávního výboru pana Antla byli zásadně proti tomuto zákonu.

Děkuji, pane senátore. Jak jsem říkal, tak už jsem přivolal poslance a poslankyně, kteří nebyli v sále. Můžeme přistoupit k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Připomínám, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 poslance.